Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se přihlásila k pozměňovacím návrhům, které jsem představila v obecné rozpravě. Tento pozměňovací návrh je veden pod sněmovním dokumentem 5013.

Děkuji. Já se přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem tady avizoval.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za podporu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jedná se o dohody o provedení práce nad 10 tisíc korun a dohody o pracovní činnosti nad 3 tisíce korun. Tento návrh podávám spolu s řadou dalších kolegů z opozice. Zdůrazňuji, že tento návrh vypořádal hlavní výhradu klubu ČSSD, která proti němu zazněla minule, protože dnes už uplynuly všechny lhůty pro zaplacení odvodu z těch dohod, takže rozhodně už není možné uzavírat ty dohody zpětně. Apeluji především na sociální demokraty, aby to tentokrát podpořili, protože ta jejich hlavní výhrada už dávno padla. Stejně tak zdůrazňuji, že jsou to lidé, kteří odvody řádně odváděli, protože je to pouze omezená skupina dohodářů.

Poslední návrh, který podporuji, načte kolega Válek. To je návrh, který zajišťuje výjimku alespoň pro souběh se zaměstnáním, pokud jde o pedagogické činnosti. Velmi se přimlouvám za to, aby tato Sněmovna podpořila lidi, kteří jsou profesionálové ve svém oboru, ale na vedlejší úvazek učí na vysokých školách, na středních školách a kvůli tomu, že měli ten malý zaměstnanecký úvazek, nyní přišli o podporu. Myslím, že bychom tuto skupinu měli podpořit. Pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Myslím si, že je to špatné, a nikdo jsme to asi nechtěli. Tak vás velmi prosím o shovívavost a o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Je to opravdu drobnost, která se týká sice relativně malé skupiny lidí, ale skupiny lidí, kteří si tuto podporu jistě zaslouží. Děkuji mnohokrát. Děkuji za slovo.

Pan poslanec Roman Onderka, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Děkuji, pane místopředsedo.

Proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili tento pozměňující návrh.